Paní poslankyně Balaštíková, prostřednictvím pana předsedajícího, mluvila něco o utopených investicích. Skutečně si myslíte, že náklady, které vydali podnikatelé do elektronické evidence tržeb, jsou investicí? Že to lze označit za investici?

Ale elektronická evidence tržeb opravdu žádnému podnikateli jako taková žádné zisky navíc, žádné výnosy navíc nepřináší, čili označovat EET za investici je opravdu absurdní, úplně mimo argument.

Děkuji za slovo.

Vy s nimi mluvíte, tak vám přece řeknou to, co řekli nám prostě pro ně to v té chvíli žádná výrazná změna nebyla. Ano, je to změna pro někoho, kdo do té doby obcházel daňové zákony, platil načerno. My to víme, že se platila minimální mzda a zbytek dostával ten člověk v hotovosti.

Děkuji.

A když jste říkal, že vlastně zvelebovali ten podnik a tyhlety věci, ani to úplně nejsou ty investice, abychom si rozuměli z pohledu ekonomického.

Pokud jsou nějaké náklady, které už nemůžete vrátit zpátky a důsledek toho vám nepřináší pozitivní užitek, tak je lepší se toho jednání vzdát, zdržet. Proto se tomu říká utopené náklady. Tady se vytváří dojem, že stát před tím, než vznikla EET, neměl žádné nástroje na to, jakým způsobem podnikatele kontrolovat.

A platí to nejenom v podnikání, platí to podle mě i obecně v životě.

No, neměl nástroje účinné, pane místopředsedo, prostřednictvím pana místopředsedy.

Vašeho nejlepšího ministra financí vaší vlády nezajímalo, že se tady roky rozkrádaly za bílého dne prostřednictvím nadměrných odpočtů miliardy ze státního rozpočtu.

Jednoduché! Děkuji.

Mrzí mě, že jste nepřišli na tu konferenci, skoro by stálo za to před třetím čtením konferenci podobnou a já jsem otevřen tam pozvat jakékoli zástupce podnikatelské sféry a opravdu si to tam říct, protože ti podnikatelé mluvili jeden jako druhý, a jsou to lidé, kteří opravdu v té branži se pohybují 20, 25 let.

Tak to byly všechny faktické poznámky.